Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 290 ve výborech Poslanecké sněmovny Prosím, aby tento návrh uvedl pověřený zástupce klubu ANO pan poslanec Jan Volný. Pane poslanče, ujměte se slova. Děkuji, pane předsedající. Vládo, vážení kolegové, já bych vás chtěl tímto požádat o zkrácení termínu na projednání ve výborech k zákonu, který je v tisku 290, a to zkrácení na 30 dnů. Děkuji.

V tento moment nevidím, že by se někdo hlásil do rozpravy. Je tomu tak. V tom případě končím všeobecnou rozpravu. Táži se pana poslance, zda chce mít závěrečné slovo. Pane poslanče Volný, chcete mít ne.